Inu, to se stává. Ale to téma tady vydrželo a v různých podobách, ale velmi podobných, musím říci, ve velmi podobných verzích tady byl načten za uplynulých dvacet let desetkrát. A opět jsme to nebyli pouze my, my máme na kontě polovinu z těchto návrhů, ale byly tady i návrhy vládní. Byla to vláda dnešního pana prezidenta Zemana, kdy ministři Mertlík a Rusnok dvakrát to zkoušeli, ale zkrátka dikce opoziční smlouvy tehdy to neumožňovala, majorita byla ve Sněmovně nastavena tak, jak byla nastavena, a tedy ani tato zemanovská verze neuspěla. Bohužel ani v dobách, kdy levice měla ve Sněmovně většinu, jsme neuspěli, a tak jsme tady s tímto desátým pokusem a mou ambicí je vás přesvědčit, abyste tomu dali šanci. Vládní koalice, jak už bývá jejím zvykem, či aspoň politickým reflexem, se semkne kolem svého návrhu, ale i tento návrh je teprve v prvním čtení, diskutují se jeho slabá místa, která nejsou, aspoň z mého pohledu, pouze technickoprávnická, a možná neuškodí mít v souběhu koneckonců až ve finále se může rozhodnout, ve třetím čtení dva návrhy, které se ve druhém čtení mohou vylepšit, vyšperkovat tak, aby občan věděl, že jsme vybrali dobře a že to nebylo jenom silové rozhodování.

Protože si myslím, že ten vládní návrh tím, že příliš spoléhá na iniciativu berního úřadu když se podíváme na praxi, to znamená například na Slovensku, ale podobně, myslím, je to konstruováno v Bulharsku a dalších zemích, tak ta účinnost není až tak velká.

Takže pokud zvítězí, řekněme, koaliční věrnost, tak nechť třeba zvítězí až v tom třetím čtení, když bude zcela zřejmé, co je a není lepší.

Dejte tomu šanci. Já vám také děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. To je, předpokládám, karta...

Vládní návrh zákona byl již v Poslanecké sněmovně předložen. Jedná se o sněmovní tisk č. 504, pojmenovaný vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, a byl projednán v prvním čtení. Z tohoto důvodu doporučuji poslanecký návrh zákona o majetkovém přiznání pod číslem sněmovního tisku 235 zamítnout. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, jakýkoli jiný důvod návrhu na zamítnutí, než pan zpravodaj tady přednesl, by byl určitě relevantnější než právě ten, že z důvodu, že je tady vládní návrh, doporučujeme poslanecký návrh zamítnout, jestli jsem dobře pochopil ten návrh, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, zejména v té pikantní situaci, že pan zpravodaj sdělil i čísla tisků. Tak já jenom připomínám, že poslanecký návrh má podstatně nižší číslo tisku a podle toho, jak já tady razím, měli bychom v pořadí došlých objednávek tyto objednávky vyřizovat, tak by ten náš měl být vzat přinejmenším za základ projednávání té tematiky. Mohli bychom dokonce oba tisky projednávat dohromady, sloučit rozpravu a ve třetím čtení se s tím potom vypořádat.

Já poprosím, abychom se přinejmenším při návrhu na zamítnutí zdrželi, protože pořád ještě jsou tady jiné možnosti, jak se s návrhem vypořádat, řekněme elegantnější. Děkuji. Já vám také děkuji. Nikoho dalšího nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se případně na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Z předchozích návrhů eviduji návrh pana poslance Kalouska na zamítnutí. Stejně tak návrh na zamítnutí přednesl pan zpravodaj. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili.

Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.